Lidé, kteří chodí do práce, nemají práci a přicházíme o desítky milionů korun.

A pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, Volný je toho příkladem. Děkuji za pozornost.

A není to názor Lubomíra Volného. To je prosím vás názor paní Martiny Vašákové, předsedkyně České pneumologické komory nebo společnosti. Já to chápu. Já chápu paní kolegyni, že se jí to nelíbí, protože bude mít na rukou také krev, nicméně vy vůbec nestudujete oponentní názory profesionálů v oboru.

Děkuji. Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové.

Děkuji, pane předsedající.

Dotýkáme se mikrofonů. Minulý týden jsme si tady nechali udělat antigenní testy. Zjistili jsme, že někteří kolegové mají pozitivní výsledek.

Chceme něco po lidech, ale sami to tady stejně nedodržujeme.

Další přihlášky nemám.

To není naše role. To, co je vlastně nejpodstatnější, je, jak jsme schopni se v té epidemii chovat, jak kulturně se v ní chováme. To je úplně podstatné. Tady jsou různí, kteří čtou zahraniční články a zkoumají, podle čeho se ten virus chová, a je to těžké říct. Ale jedna věc je docela zřejmá, která se dá dát jako závěr. Ten virus je velice efektivní vůči společnostem, které nedodržují pravidla. Tam, kde se nedodržují pravidla, tam ten virus prostě vítězí. Já věřím, že i profesoři, kteří tady jsou, budou v tomhle se mnou souhlasit. A rozumíte, každé bezohledné chování, dokonce i v této Sněmovně, to nedodržování pravidel, to je vlastně to nejhorší.